Dalším přihlášeným je pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Černoch. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré poledne, kolegové a kolegyně. Já bych tedy tady krátce vystoupil v této diskusi. Chtěl bych říci to, co už tady několikrát zaznělo. Že odmítáme tento postup, který tady je navrhován. Tento postup, který je na hranici ústavnosti. My jsme do politiky nešli proto, abychom tady to, co už také zaznělo, že něco podobného se v minulosti stalo, tak my to v té nové Poslanecké sněmovně nehodláme akceptovat, nehodláme se k tomu připojit nebo respektovat tento postup. Chtěl bych se tady zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Šincla, aby se jasně vyjádřil k tomu, zda odmítl nabídku k tomu, zda chce vystoupit, jaký byl důvod, proč odmítl, když byl na to tázán, zda chce vystoupit, nebo ne. A potom bych také rád od něj slyšel odpověď na to, proč po tom hlasování svítilo, že se hlásí k faktické poznámce. My poslanci všichni víme, jak se to stává, že když některý z poslanců hlasuje, že se zdržuje hlasování, což tedy, aby se s tím obeznámila veřejnost, tak je to možné dvěma způsoby.